Ten problém bohužel dále roste, nedaří se najít dost finančních prostředků na to, aby v blízkosti velkých měst vyrostly nezbytné kapacity pro vzdělávání dětí. Provedli jsme základní průzkum toho, jaký je reálný požadavek, reálná potřeba jen ve Středočeském kraji, v prstenci kolem Prahy, a v nejbližších pěti letech je třeba doinvestovat budování kapacity škol minimálně 4 mld. korun. Je to výhled přibližně čtyř až pěti let.

A je na České republice, aby se s tímto problémem vypořádala.

Na základě toho, opakuje se situace z loňského roku, si dovoluji navrhnout posílení dvou konkrétních programů, jednoho programu, který má ve správě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jedná se o program podpory vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

To jsou alespoň základní finanční prostředky, které umožní ten problém zmírnit, a je nezbytně nutné s podobnými částkami počítat i v příštích letech.

S ohledem na to, že vzdělávání je nepochybně prioritou i této vlády, ten problém se netýká jenom toho, zda a v jaké kvalitě budeme schopni vzdělávání poskytovat, ale zda vůbec budeme schopni poskytovat vzdělávání, protože v případě, že se tu kapacitu nepodaří vybudovat, znamenalo by to pro děti z těch míst dojíždět denně třeba 20 až 30 km do nejbližší školy, která volnou kapacitu má. Děkuji mnohokrát za pochopení i za zhodnocení těch reálných ukazatelů, reálných čísel, a za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Jedná se především o problém těch nejmenších majitelů, kteří jsou dneska v extrémně těžké a tíživé situaci.

Podle odhadů odborné lesnické veřejnosti je kvalifikovaně odhadnutá částka minimálně 4 mld. korun, to bude potřeba na dokrytí těchto škod, které ten kůrovec a kalamitní situace v lesích způsobuje.

Děkuji za případnou podporu. Děkuji.

Děkuji za slovo. Rád bych představil své tři pozměňovací návrhy. Jedná se o sněmovní dokument 3780. Když jsme toto projednávali na školském výboru, tak dle informací Ministerstva školství na to, aby se navýšily platy dle našeho usnesení z roku 2017, schází v rozpočtu školství 26 mld.

Když se to projednávalo v rozpočtovém výboru i ve školském výboru, tak byl problém s kapitolami. Nyní předkládáme v tomto dokumentu trochu jiné kapitoly.

Jak jsem slyšel přes den, je už několikrát navržen v podobném znění.

Proč k tomu nedošlo?

Já myslím, že tento důvod je směšný.

Toť všechny mé návrhy.